Ale je to samozřejmě i problém technokratický. Že lidé mají vědět, když jsou indikováni k očkování, kde se registrovat a podobně.

Děkuji za slovo. Já v reakci na pana poslance Volného. Jsou určitá jména, která by na tomto plénu vůbec neměla padat, a já to jméno nezopakuji, a už vůbec ne v té souvislosti, že bych řekl, že to byl nějaký kulturní člověk, byť asi chápu, jak to pan poslanec myslel.

Děkuji.

Jeden vedle druhého tyto práce studoval, takže odborná veřejnost toto musí zvládnout. Pro mě už žádné slovo a vláda plánuje zabíjet dalších 19 000 pro mě už žádné další slovo není příliš tvrdé.

Nebo se tady budete se mnou jenom překřikovat?

A tady k paní kolegyni, která zase musela odejít.

Naše vyvedení bylo protiústavní, naše napomínání je protiústavní.

Nikdo!

Děkuji, pane místopředsedo.

My jsme tady pro to, abychom hlasovali o vratce Senátu, jestli budeme rozhodovat mezi dvěma variantami zákona, buď sněmovní, anebo senátní. Protože chápu, že pan kolega Volný si tím snižuje rozpočet na volební kampaň.

Takže vraťme se, prosím vás, k meritu věci, proč jsme se vlastně dneska sešli! Nezapomínejme na to! Děkuju vám. Pan poslanec Rakušan, poté pan poslanec Volný opět. Prosím.

Děkuji a nyní pan poslanec Volný jako poslední přihlášený s faktickou poznámkou. Připomínám, že faktické poznámky by měly reagovat na vystoupení v rozpravě, nikoli na další faktické poznámky, ale tohle už tady asi dneska nezměníme. Já, vaším prostřednictvím, ke kolegovi Rakušanovi.

Ale neslyšela jsem tady, že by někdo upozornil na to, a asi nejsem jediná, komu píší lidé, kteří někoho ztratili.